Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, přece víme, že na přípravu odpovědi na interpelaci je omezený časový prostor. Předseda vlády a člen vlády se nedozvídá v nějakém velkém časovém předstihu, jaké bude téma interpelace. Určitě musím přiznat na rovinu, že jsem odkázán na informace, které dostanu od svých spolupracovníků, protože v případě, že se tou věcí přímo osobně nezabývám a opravdu, já jsem se nezabýval v uplynulých měsících osobně otázkou informačního systému výzkumu a vývoje v případě, že se tou věcí osobně jako předseda vlády nezabývám, tak jsem odkázán na informace, které mi poskytnou ostatní členové vlády, resp. jejich spolupracovníci a jejich úřady v tom čase, který je k dispozici. Já jsem zde seznámil jak pana poslance, tak i Poslaneckou sněmovnu s informacemi, které jsem v té věci obdržel. V každém případě počítám s tím, že si dodatečné informace vyžádám, tak aby zazněly na nejbližším jednání vlády.

náhradní cestou, na které, jak jsem byl ujištěn, úřad pana místopředsedy vlády pracuje. Děkuji panu premiérovi. Druhou interpelaci přednese paní poslankyně Anna Putnová, která pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci odpovědnosti za inkluzi. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové. Můj dotaz na pana premiéra je poměrně jednoduchý.

Berete politickou odpovědnost za formu inkluze, kterou zvolila paní ministryně školství Valachová? Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére. To bude jistě rychlá odpověď. Já chci poděkovat, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci skutečně nebude to jenom ano nebo ne ale chci poděkovat paní ministryni Valachové za to, jakým způsobem se tématu inkluze ujala. Protože to není úřednický přístup, to není přístup prosazovat za každou cenu nějaké změny, ale paní ministryně Valachová se snaží poprvé a je to jeden z prvních ministrů školství, který o to skutečně usiluje zajistit i finanční prostředky na inkluzi. To, co jsme zažívali v minulých letech, byla inkluze, která se sice realizovala, a jistě i paní poslankyně uzná, že to nebyla naše vláda, která zahájila inkluzi v České republice, inkluze už probíhá řadu let, ale probíhala v naprosto nevyhovujících podmínkách. A právě to, že probíhala v naprosto nevyhovujících podmínkách, v situaci, kdy školy nedostaly finanční prostředky na to, aby mohly zajistit podmínky pro inkluzi, tak se i mezi částí pedagogické veřejnosti k tomu procesu vytvořila a priori nedůvěra. Paní ministryně Valachová se snaží tu a priori nedůvěru v tuto chvíli rozbít právě tím, že k inkluzi přistupuje komplexně. Já mohu jasně říci pokud se nám podaří zajistit dostatečné finanční prostředky, inkluze ve školství bude pokračovat, ale pouze tehdy, pokud pro školy, pedagogy, rodiče budou vláda, kraje a obce schopny společně vytvořit optimální podmínky, protože není možné, aby inkluze pokračovala bez toho, že tato podpora bude primárně ze strany státu rodičům a školám poskytnuta. V minulosti tomu tak nebylo.

Školy neměly jistotu vlastně měly jistotu, že na asistenty nedostanou peníze, i když o ně opakovaně žádaly. To byla jistota, se kterou se setkávaly. Čili komplexní přístup k inkluzi, který prosazuje paní ministryně Valachová, podporuji. Budu ji také podporovat při jednání o státním rozpočtu na příští rok, kde usilujeme o to, aby právě na zajištění podpůrných opatření včetně asistentů pedagoga byl vyčleněn v rozpočtu potřebný objem finančních prostředků. A za inkluzi, která bude doprovázena finančními zdroji, nepochybně jako předseda vlády společně s vládou, společně s paní ministryní školství, nesu politickou odpovědnost. Ale velmi mi záleží na tom, abychom odstranili nedostatky, se kterými jsme se v oblasti inkluze v uplynulých letech setkávali. Já nejsem stoupencem směrných čísel, nejsem stoupencem toho, abychom si stanovovali cíle. Jsem stoupencem toho, abychom vytvářeli možnosti pro rodiče, abychom vytvářeli možnosti pro děti, pro to, aby mohli dosáhnout pro své dítě toho nejlepšího možného vzdělání. Já myslím, že to je přáním a snem každého rodiče, aby jeho dítě mělo šanci na dobré vzdělání, aby se rozvinul jeho potenciál, a pokud inkluze k tomuto může pomoci, pak je to nepochybně dobrý proces. Ale nemůže to být proces byrokratický, nemůže to být něco, co bude někoho nutit, bude nutit rodiny do něčeho, co rodiny nechtějí nebo co rodiny s dětmi nezvládnou, ale musí to být proces, kdy se nabízí dětem a jejich rodičům šance na lepší vzdělávání. To je pojetí inkluze, za které chci nést politickou odpovědnost, protože si myslím, že to je pozitivní proces pro udržení nějaké elementární soudržnosti ve společnosti.

Tady si myslím, že pojetí inkluze, které se snaží naše vláda prosazovat, je přesně toto. Ale vyžaduje to dostatek finančních prostředků a bude to vyžadovat i tvrdou debatu o státním rozpočtu na příští rok, aby tomu tak bylo i v příštím roce. Paní poslankyně má doplňující otázku. Jestli dovolíte, já bych svoji doplňující otázku směřovala k tomu předcházejícímu tématu. Podle mého soudu je už dnes druhým dnem porušován zákon, a to zákon 130 o podpoře vědě a výzkumu. Krachem informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je systémem veřejné správy, se dostáváme do situace, kdy není jasné, podle čeho budou současné výkony vědy a výzkumu hodnoceny. Není jasné, podle čeho budou přidělovány projekty. Děkuji paní poslankyni. Děkuji. Byli jsme svědky prudkého přesunu v rámci interpelace z jednoho tématu na druhé, protože první dotaz zněl na inkluzi, druhý dotaz zněl na předcházející interpelaci, která se týkala informačního systému v oblasti vědy a výzkumu. V každém případě mohu odkázat na to, co jsem řekl ve své předcházející odpovědi. Není to problém, který bych chtěl jakýmkoliv způsobem bagatelizovat. Je to problém, který vznikl v důsledku toho, že máme externího dodavatele informačního systému, kterému skončila smlouva k 31. květnu letošního roku, a v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které ještě stále probíhá, se nepodařilo dosáhnout uspokojivého výsledku, mimo jiné také v důsledku výrazných finančních požadavků stávajícího provozovatele informačního systému. To je v tuto chvíli realita. Informace, které jsem obdržel od úseku pana místopředsedy vlády Bělobrádka, hovoří o tom, že se pokračuje v jednání v rámci příslušného jednacího řízení bez uveřejnění a současně úřad připravuje náhradní řešení. Tolik tedy dodatek k té doplňující otázce. Děkuji panu premiérovi. Přejdeme ke třetí interpelaci.